Vysvětlím proč.

My jsme z nich udělali živou reklamu pro naše děti. To za prvé. A za druhé.

Ale to ještě není nejhorší.

A jako zástupce výboru pro životní prostředí jsem zásadně proti a budu hlasovat pro novelu tohoto zákona. Já si dovolím předat předsedání.

Tak pěkné poledne. Pane místopředsedo, máte slovo.

Já bych měl jenom pár nějakých poznámek za sebe. Tolik k nějakému střetu zájmů apod. Já myslím, že ten zákon by měl postoupit do druhé části, kde se budeme moct potom podrobně bavit o jednotlivých částech, které jsou rozumné, které nejsou rozumné, které jsou, nebo nejsou nebezpečné pro naše zdraví apod., moct to rozdělit a hlasovat o jednotlivých částech postupně a třeba i řešit tu otázku, kam jde ten kouř.

To prostě není podle mě proporcionální. To jsem chtěl říct. Takže děkuji. Děkuji panu místopředsedovi Pikalovi a nyní mám další faktickou poznámku, pan poslanec Milan Brázdil. Pane poslanče, máte slovo. Já děkuji za slovo. Nekuřák. Jasně, kouření škodí zdraví.

Toto se nesmí a je to žádané. Děkuji za pozornost.

Pane poslanče, máte slovo.

Jak kdy.

Ano, jestli tam jsou zdravotní důvody, já nezpochybňuji ten fakt. Znovu opakuji, nezpochybňuji fakt těch zdravotních důvodů, které jsou hlavním důvodem boje proti kouření. Já bych tudíž všechny, kteří tímto argumentují, vyzval, ať navrhnou zákaz výroby cigaret, jejich distribuce a prodeje, a já se pod to rád podepíšu. Všechno ostatní je jenom lakování narůžovo a alibismus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Chtěl jsem se vyjádřit k tomu, že kouření na ulici je nedůstojné, že ten zákon, který je zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vyhnal kuřáky na ulici, že se na to musí dívat děti, že se na to musí dívat mládež. Je to vždycky úhel pohledu. Já si myslím, že ať děti, ať mládež vidí, že kouření je nedůstojné, že kouření škodí zdraví, a dívají se na to úplně jiným pohledem.

Protože mládež a děti obecně začínají kouřit v rámci nějaké své socializace na koncertech, v restauracích a dalších zařízeních. Naopak oni vidí, že je to špatné. Tak děkuji panu poslanci a s další faktickou poznámkou vyzývám pana poslance Mariana Bojka.

Dobrý den, pane předsedo.